Podle výroční zprávy je hlavním cílem společnosti, nebo akciové společnosti Cíl zajišťování propagačních předmětů pro volební kampaně strany a je i největším sponzorem ČSSD. Cíl v minulých čtyřech letech uhradil ze svých kapitálových fondů ztráty přes půl miliardy korun. To je to, že stát řídíme jako firmu, protože kdybychom takhle řídili firmu, tak dávno zkrachujeme nebo je na nás exekuce. Mimochodem, exekuci máte na svůj majetek, kterou jste nevyřešili.

Místopředsedkyně Cíle sdělila: Upozorňujeme vedení ČSSD opakovaně už několik let, ale bylo nám řečeno, že všechny prostředky se vrátí po volbách. U půjček by mělo být v přílohách účetní uzávěrky jasně vysvětleno, za jakých podmínek byly poskytnuty, to tam Cíl nemá.

Asi je zbytečné, abych to tady četl, protože páni kolegové se tomu smějí. Já jsem rád, že to občané vidí i na obrazovkách, čemu se kolegové smějí.

Snadná možnost obcházet pravidla prostřednictvím tzv. tunelu dovnitř. Je to systémový problém, který spočívá především ve snadné možnosti obcházet pravidla tím, že se namísto politické straně darují např. formou předražené či nerealizované zakázky finanční prostředky obchodní společnosti politickou stranou vlastněné nebo se prostřednictvím obchodní společnosti politické straně poskytne finanční či jiná podpora jiným způsobem, např. poskytnutím služeb obchodní společnosti vlastněné politickou stranou za zvýhodněných podmínek. Dále dochází k situacím, kdy firmy neposkytují své služby pouze svým mateřským stranám, což je myšleno stojící v pozadí možnosti zřízení těchto firem, ale otevřenému trhu. Zdroje získané od klientů těchto firem, tj. úhrady za zboží či služby, které mohou být předražené nebo fingované, potom firmy darují své mateřské straně, čímž peníze od klientů doputují k zamýšlenému cíli. Propojení firem se stranami může být velmi výrazné. Strany tak de facto skrze spoluvlastněné společnosti podnikají. Takže vážení spoluobčané, kteří se na to díváte v televizi, takhle to chodí v politice. Včera mi bylo panem kolegou Birkem v souvislosti s diskusí kolem OKD doporučeno, abych se obrátil na orgány činné v trestním řízení. Mohl bych to oplatit stejnou mincí s tím, že zákon o střetu zájmů je zbytečný, protože kterýkoli občan, i poslanec, má možnost a právo podat trestní oznámení na kohokoli z nás, který se dopustí nějakého přečinu. Pokud tedy vy máte poznatky, že pan předseda Babiš něco provedl, co není v souladu se zákonem, podejte na něj trestní oznámení a nemusíte dělat tuto legislativu. Pokud tedy ve střetu zájmů se dopustil něčeho, tak prostě na to máme orgány v trestním řízení a můžeme to řešit přes trestní řízení. Tak jak je napsaná a předložená, je čistě formální a je to jenom politikaření. Vlastně tedy nepotřebujeme žádný takový zákon, jako je lex Babiš. Pan kolega je skutečně přesvědčen, že tuto věc jsou skutečně schopny vyšetřit orgány rozprášené reorganizací policie a teď poslepované zpátky s tím, že zájem na tom vyšetření budou mít lidé, osoby, které reorganizaci spustily a schválily? Tedy místopředseda ČSSD, shodou okolností ministr vnitra a předseda vlády, předseda Bezpečnostní rady státu, pan premiér? Pokud bude reakce taková, že je to samozřejmé, že se to vyšetří, proč se již tak neučinilo před rokem, před třemi roky, před pěti lety? Pan Kalousek nám zde sdělil, že v jiných zemích o střetu zájmů netřeba, neb veřejnost je natolik vyspělá, že je schopna si tento střet zájmů, toto nebezpečí uvědomit a nepřipustit zvolení člověka v tomto problému do parlamentu, resp. do vlády. Jinými slovy, je nám tady opakovaně sdělováno, že česká veřejnost nedosahuje těchto kvalit, a proto je potřeba modrých zákonodárců, kteří tento nedostatek intelektu českých občanů napraví. Zapomněl dodat, že je to tak v rozporu s jím neustále akcentovaným bojem za demokracii. Hnutí ANO a s jeho předsedou Andrejem Babišem byl právě a jen pouze demokratickým způsobem zvolen do tohoto parlamentu jistým množstvím hlasů a získalo mandát k vládnutí. A my, poslanci zvolení za hnutí ANO 2011, se své přísaze rozhodně nezpronevěříme a budeme i nadále usilovat o nápravu věcí veřejných. Poprosím pana poslance Blažka, který má faktickou poznámku, a po něm se připraví pan poslanec Birke. Já jenom v návaznosti na pana kolegu Chalupu, vaším prostřednictvím. Já jsem, pane kolego, v téhle Sněmovně pouze o rok delší dobu než vy a byl jsem zde jako ministr a už tehdy jsem trpěl, když ve Sněmovně probíhalo to, když se jednotlivé strany předháněly, kdo toho víc ukradl nebo udělal špatně, zvlášť byly v koalici.

Takže tady vlastně všechny ty strany buďto něco ukradly, nebo něco dělají špatně. Směr této debaty fakt není dobrý pro pověst téhle Sněmovny, ale pro politiky vůbec.